To je tematicky samostatný návrh.

Potom bychom nemohli hlasovat o pozměňujícím návrhu pana poslance Kalouska pod písmenem A, neboť je zcela totožný s pozměňujícím návrhem pana poslance Raise včetně uvozovek a čárek a háčků.

Děkuji za slovo. Ta procedura hlasování byla schválena na návrh zpravodaje. Já jsem ji tehdy podpořil, i když kolegové z ANO, kteří podávali totožný pozměňovací návrh jako pan kolega Kalousek, měli názor jiný, ale podpořil jsem proceduru navrženou panem zpravodajem z toho důvodu, že se právě jednalo o tu prioritu, o které už se tady pan kolega zpravodaj zmínil. Pozměňovací návrh pana kolegy Kalouska byl podán jako první, to znamená, že měl být hlasován jako první. A pokud tedy samozřejmě neprošel, tak nebyl hlasovatelný pozměňovací návrh pana kolegy Raise. Takže pane zpravodaji prostřednictvím pana místopředsedy, já si myslím, že bychom neměli měnit proceduru, která už byla schválena v garančním výboru, a měli bychom postupovat přesně podle procedury, která byla garančním výborem také schválena. Nyní pan zpravodaj, poté pan předseda ODS. Já vám prostřednictvím pana předsedajícího nesmírně děkuji, pane předsedo rozpočtového výboru. Chováte se loajálně a držíte svého zpravodaje, kterému jste uložil úkol. Nicméně já jsem se tady veřejně přiznal Sněmovně z jisté nezdvořilosti.

Vy jako předseda výboru, a svou autoritou jste zaštítil tu většinu, jste podpořil svého zpravodaje a já jsem vám za to vděčen.

To je prostě jeden text.